Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych to nenazývala novou sociální dávkou.

To znamená, jedná se o kraje Ústecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Karlovarský. My jsme v situaci, kdy zde máme 100 tis. volných pracovních míst a asi 460 tis. nezaměstnaných a vlastně nejsme schopni jaksi tyto dvě skupiny dát dohromady. Jeden z velkých problémů je, že lidé u nás nejsou dostatečně mobilní.

Nakonec je to věc, kterou po nás i opravdu chtějí zaměstnavatelé. Příkladem může být rozšiřující se závod Škodovky v Kvasinách, kde skutečně budou hledat třeba tisíc nových lidí a v podstatě je nemají, zatímco na druhé straně mluvíme o Moravskoslezském kraji a propouštění v OKD.

Je to tedy za rok.

Bude odstupňován podle dálky, jak daleko ten člověk dojíždí, ale nebude jen na dopravu, bude moci být použit třeba na hlídání dětí nebo na náklady spojené s bydlením nebo tedy dopravou. Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně má doplňující otázku. Děkuji za slovo. Já bych se chtěla zeptat, proč ta dávka musí být lidem vyplácena po dobu jednoho roku a proč to není třeba jenom na překlenutí nějaké, chápu, vstupní bariéry, kdy ten člověk ještě nemá prostředky na to, aby začal jezdit takhle daleko do zaměstnání, ale po jedné dvou výplatách už by měl být schopen si to právě z té výplaty podle mě zaplatit, a tudíž by nebylo nutné toho člověka podporovat individuálně jeden rok.

Právě třeba z toho Moravskoslezského kraje těžko někdo bude dojíždět do Kvasin, ale bude moci třeba právě, pokud zaměstnavatel mu přispěje na ubytování, tak dál se takto mobilně posunout jinam. Ale proč by to měl dělat stát a nikoliv třeba právě zaměstnavatelé, kteří by měli o své zaměstnance mít především zájem? Děkuji, paní poslankyně. Prosím, paní ministryně.

Ona řada zaměstnavatelů už vlastně podporuje své zaměstnance, že jim platí ubytování, platí dopravu.

Ale opakuji, to není vůbec nic nárokového. Tam skutečně úřad práce bude každého podporovat a těch 12 měsíců je maximum, pokud to bude případ, který je odůvodněný. A my se právě především bavíme o lidech, kteří potom třeba na tom novém místě vydělávají tolik, že zase náklady na dopravu, případně na nové ubytování, že to pro ně je skutečně veliká zátěž, i když vydělávají. Pan poslanec Radim Holeček bude dále interpelovat pana ministra Dana Ťoka ve věci dálnice D8. Na tento vánoční dárek pro všechny řidiče nejen Ústeckého kraje se velmi těším.

Před třemi dny se objevila novinová zpráva, která připomněla, že stavbaře ještě potrápí dvě kritická místa.

Můj dotaz je stále stejný: Stihne se dostavba i přes tyto těžkosti do prosince 2016? Děkuji panu poslanci.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych řekl velmi stručně a jasně: Ano. Děláme všechno pro to a věřím tomu, že bude. Nicméně jenom tady krátce zmíním, že pokud jde o práce na sesuvu, ty dále pokračují.

Kritický harmonogram je dodržován.

Děkuji panu ministrovi. Dvacátou čtvrtou interpelaci přednese pan poslanec Daniel Korte, který ale není přítomen, tudíž jeho interpelaci ruším. Pan poslanec Petr Bendl dále bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku.

Měnit značku, to budou další finance navíc. Vím, že zavedení Czechie hájí například ministr Pavel Bělobrádek, ministr Mládek v tom celém vidí mnoho povyku pro nic, zevrubně známe i po dnešní interpelaci kolegyně Fischerové názor premiéra a prezidenta. Moje dotazy: Bylo konzultováno s Ministerstvem pro místní rozvoj? Proč se tedy tak najednou název zavádí? Já dodám osobní zkušenost. Proč teď tedy znovu měníme název? Je to opravdu zapotřebí?